Děkuji.

Děkuji za slovo.

Za prvé zvýšení výdajů v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický ukazatel Výdaje Policie České republiky zvyšuje o 200 milionů korun v podseskupení 501 Platy. Za druhé, snížení výdajů v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický ukazatel Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snižuje o 55 milionů korun v podseskupení 516 Nákup služeb, a to ohledně finančních prostředků vyčleněných na vydávání osobních dokladů s biometrikou. Konkrétně se jedná o omezení finančních prostředků na plošné vydávání elektronických občanských průkazů s čipem pro zachování vydání těchto dokladů jen na bázi dobrovolnosti, tedy platí to pro občany České republiky. Za další, finanční zabezpečení opatření v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice kromě části vyčleněných finančních prostředků na podporu potírání nelegální migrace, zabezpečení hranic a návratovou politiku, u kterých má být financování zachováno v plném rozsahu.

Dále za čtvrté, v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický ukazatel Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snižuje o 100 milionů korun v podseskupení 553, jsou to Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí, a dále jako poslední, za páté v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický ukazatel Výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snižuje o 35 milionů korun podseskupení 522 a jsou to Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Nyní tento návrh odůvodním: protože v rozpočtu na rok 2023 se sebralo na platy policistů 100 milionů korun, tímto pozměňovacím návrhem těch 100 milionů vracím zpět policistům na platy a dále dalších 100 milionů se jim přidává navíc, a je to z toho důvodu, že policejní sbor jako takový nyní plní daleko větší penzum pracovních úkolů včetně zabezpečení naší východní hranice se Slovenskem, a je třeba policejní sbor stabilizovat, nikoliv jim brát peníze, protože policisté mají zvýšené výdaje ve svých rodinách. My bychom je dostávali do svízelných situací, protože policisté jednak nemají placené přesčasy a jednak nároky na službu, které jsou v současné době díky obrovské migrační krizi z východní hranice České republiky se Slovenskou republikou, tak bychom se tady skutečně prošetřili k tomu, že policisté by nám odcházeli do civilu z aktivní služby, a ten problém bychom jenom prohloubili. Tady navazuji ještě na jednu věc, což bylo zveřejněno nyní v médiích, co se týká Národní ekonomické rady vlády, která má jako jeden ze svých výborných nápadů to tady říkám tedy poněkud ironicky snížení policejního sboru o 3 000 příslušníků. Já si myslím, že pro zachování současné bezpečnosti v České republice je to krok velmi špatným směrem, a myslím si, že by se nám to v budoucnu mohlo velmi, velmi vymstít, protože takováto decimace všech bezpečnostních složek státu, to si tady určitě pamatujeme ještě z doby, kdy byl ministrem financí pan Miroslav Kalousek, takže tomu bych se velice rád vyhnul. Jak je uvedeno v těch kapitolních sešitech, všechny ty věci, které jsem zde odůvodnil, je jasné, že co se týká té položky 100 milionů, kde se to odebírá, tedy z finančních prostředků sloužících k zajištění programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů, je to v podobě finančních darů do zahraničí, tak to si myslím, že jsme si tady již vyzkoušeli a že to bohužel nefunguje, protože ta obrovská migrační vlna, která se zvedla z Turecka, ty peníze se tam posílaly nějakým způsobem jako jakési výpalné, aby ti uprchlíci tam byli deponováni a dál nešli. Jak jsme zjistili, to nefunguje a my ty peníze skutečně potřebujeme tady v České republice, aby se tedy tento problém mohl řešit alespoň tedy na východní hranici s naším sousedem, se Slovenskem, kde tedy mimochodem nefungují ani readmisní dohody. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za slovo.